Jak jsem již říkala, můžeme tento rozhovor ukončit, protože budu mít tiskovou konferenci a tam oznámím všechno další. Požádám na chviličku o výměnu. Budeme pokračovat.

Prosím, pane poslanče. Vážený pane předsedo, členové vlády, paní a pánové, já jsem interpeloval pana ministra Pelikána, aby prověřil otázku průtahů v konkrétním soudním řízení a s odpovědí jsem vyslovil nesouhlas.

Děkuji. Není tomu tak, v tom případě můžeme projednávání této interpelace ukončit, protože pan předkladatel byl spokojen a žádné usnesení nenavrhl.

Otevírám rozpravu. Pan ministr je omluven, paní poslankyně Maxová je nepřítomna. Podle zákona o jednacím řádu tedy se jí nebudeme dále zabývat.

Otevírám rozpravu a pan poslanec se hlásí do rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Dobrý den, dámy a pánové.

Já bych se chtěl ve své interpelaci zabývat teď záležitostí odpovědi pana ministra Chládka. Paní ministryně k tomu přišla tím, že byla jmenována do funkce. Chtěl bych přesto v této interpelaci pokračovat, aby se objasnily a uvedly na pravou míru některé nesrovnalosti v této oblasti. Nejprve definice a podpora infrastruktury je nepochybně klíčovým faktorem pro trvalejší zajištění a stabilitu výzkumu a inovací ve všech oblastech vědy. Počty výzkumných projektů v České republice z oblasti medicíny dosahují stovek ročně a mnoho z nich vyžaduje stabilitu infrastruktur, nejen nových, ale také už zavedených a využívaných.

Jen pro zajímavost

To jako že by existovala nějaká technomedicína?

Odpověď: Bylo to zcela obecné zdůvodnění, a nikoli zdůvodnění střetu zájmů pana Ing. Petra Šedo z Mikrobiologického ústavu Akademie věd České republiky, který je mimo jiné právě členem jedné z těchto infrastruktur. Tedy jasný střet zájmů. Dále byla položena otázka: Bylo osloveno Ministerstvo zdravotnictví České republiky ve smyslu delegování zástupce s expertizou v klinické oblasti? Odpověď žádná.

Odpověď žádná.

Jenom podotýkám, že ve Spojených státech bylo založeno pět takových center, která jsou rozložena po celých Spojených státech, do kterých vkládají obrovské prostředky, aby se tyto projekty udržely, protože je to vlastně budoucnost medicíny.

Proč by měl být v kategorii, která si má na sebe vydělat?